Tam se ptám, proč Ministerstvo školství už dva roky nevypsalo žádný dotační titul na výstavbu mateřských škol, přestože ví, že ta nedostatečná kapacita je obrovská.

Protože jinak nebudou mít rodiče kam ty děti dát.

Já jsem se ještě dívala o tom, jak jste hovořila, kolik dětí, v jakém věku je v dětských skupinách.

To znamená, to jsou ty, které se pravděpodobně do školky nedostanou. Čili vidíme, že dětské skupiny se osvědčily. Vy chcete sice vytvořit nějaký systém, ale bohužel ten systém vystaví některé rodiče tomu a není jich málo že nebudou mít možnost dát dítě do mateřské školy. Čili moje prosba zní: Prosím pěkně, zkusme ještě se zamyslet nad tím, zda posunout tu věkovou hranici, na určitou dobu aspoň, nebo prostě to zvednout tak, aby bylo dostatek míst v předškolních zařízeních pro všechny děti. Děkuji. Dobré odpoledne všem. Budeme pokračovat v rozpravě.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl ještě reagovat na paní ministryni.

Já jsem chtěl ještě reagovat na paní ministryni. Mám za to, že jsem ji neurážel. To jsou dvě různé věci. Jedna věc je osoba a druhá věc je návrh té osoby. A skutečně, když paní ministryně předloží socialistický nesmysl, tak není nic urážlivého na tom, tento socialistický nesmysl takto pojmenovat. Úplně třeba opomíjí, že některé dětské skupiny musí z těch peněz, které vybírají, i financovat například rekonstrukci prostor, takže ty náklady mají daleko větší než dětské skupiny, kterým prostory postavily například obce. V takovém případě samozřejmě jim nebude stačit ta průměrná částka, kterou tady operujete, a vy tyhle skupiny prostě zlikvidujete. Ještě ony si na to často braly úvěry, teď je prostě zlikvidujete a ještě se tváříte, že to děláte kvůli těm rodičům, abyste jim pomohla. A proto říkám, že to je socialistický nesmysl, a stojím si za tím.

Pokud to neuděláme a nepomůžeme těm obcím, tak to bohužel dopadne na rodiče a děti. Ještě ohledně toho financování.

Zkrátka a dobře, v různých lokalitách jsou různě vysoké nájmy a to je ten důvod a je to stejné jako s nedostatkem kapacit v mateřských školách, je to prostě výjimečně regionální.

Děkuji. Ještě se mi s faktickou poznámkou hlásila paní ministryně. Prosím, máte slovo.

Děkuji. Nevyčerpali. Děkuji za slovo. Stejně tak jsem proti tomu, abyste zakázala rodičům zafinancovat svoji dětskou skupinu dobrovolně ze svých peněz, tak aby tam mohli posílat své děti. To je to, proti čemu se vymezuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny.

To je za prvé z mých úst, a i z úst mých kolegů z Občanské demokratické strany.

Postoj Občanské demokratické strany k novele zákona o poskytování služeb v dětské skupině je od začátku zcela jednoznačný a opakovaně ho tady veřejně říkáme. To jste slyšeli v prvém čtení, ale i dnes na jednání ve druhém čtení, ale samozřejmě během projednávání na výboru pro sociální politiku. Máme za to, že tento návrh se vůbec neměl dostat do legislativního procesu. Zasloužil si být vrácen vládě k přepracování, to jsme také navrhli, a to k takovému, aby řešil čistě a výhradně financování dětských skupin poté, co nebude možné na jejich vznik a další rozvoj využívat evropské zdroje.